Děkuji paní poslankyni Kovářové. Odpovězeno jí bude písemně. K další interpelaci, číslo 30, byl přihlášen pan poslanec Karamazov, který svou interpelaci stáhl, takže v pořadí následuje paní poslankyně Olga Havlová, která bude interpelovat pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Budu velice krátká. Pane ministře, už tady toho bylo řečeno hodně ohledně té Šumavy. Bylo zodpovězeno několik mých otázek, které bych vám pokládala, ale už jste na ně odpověděl předtím. Chci se zeptat jenom na jednu věc. Byla založena Charta Šumavy jako reakce na vytvořený tzv. plán péče o národní park, kam byly údajně vpraveny změny neprojednané s regiony. Vy jste říkal, že jste tam projednávali ty změny, a dle mých informací budou obce proti tomuto plánu podávat žalobu.

Děkuji za tu otázku, paní poslankyně. Tady jsou dva pojmy. Vy hovoříte o Chartě Šumavy, což je materiál, který sepsala skupina starostů pod vedením pana Šubrta. Já jsem několikrát řekl, že až na jednu výjimku jedné teze bych ten plán, tu Chartu Šumavy podepsal. Vy hovoříte o tzv. plánu péče, tedy o základním koncepčním dokumentu, podle kterého se řídí správa Národního parku Šumava. K tomu plánu péče přišlo celkem 157 připomínek. Správa Národního parku, tedy ne ministerstvo, ale Správa Národního parku připomínky vypořádává.

Daleko více než těch, které nebyly vypořádány ve prospěch obcí. Nicméně podle zákona, my jsme si na to samozřejmě nechali udělat i právní rozbor, podle zákona samozřejmě jde o to vypořádat připomínky, ale buď je akceptovat, nebo je vysvětlit, nebo je odmítnout. Takže to není o tom, že všechny připomínky, které přijdou ze všech stran, musí být akceptovány. Takže nevím o tom, že by byla podána žaloba. Děkuji panu ministrovi. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

V tomto zákoně se hovoří, že cituji: Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů. Prosím o vaše vyjádření k tomuto problému a děkuji předem za písemnou odpověď. Děkuji panu poslanci. A nyní poprosím poslance Jana Zahradníka, kterého tady nevidím.

Další v pořadí je paní poslankyně Nina Nováková, která bude interpelovat pana ministra školství Marcela Chládka ve věci etické výchovy. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolím si nejprve krátce charakterizovat, jak vnímám etickou výchovu na školách.

Pouze etická výchova si však klade za cíl pomoci žákům vnímat sám sebe jako komplexní osobnost s tělesným, duševním a sociálním rozměrem. Základním učivem v uvozovkách je pochopení vlastní důstojnosti a důstojnosti druhých. Základní dovedností je naslouchat druhým a snažit se je pochopit. Jen v etické výchově je čas mluvit o tom, že myslet a jednat pozitivně a rozhodovat se pro dobro se vyplatí nám samotným i všem ostatním, jakkoli je to v rozporu s tím, co vidíme kolem sebe. Nechci dlouze rozebírat, čím jsou charakteristické projevy etické výchovy, je jich však akreditovaných několik. V minulé interpelaci jsem se také soustředila na podporu primární prevence rizikového chování a zdůrazňuji, že velký otazník visí nad sexuální výchovou na školách. Právě etická výchova je, domnívám se, tím správným zastřešením pro tyto dvě oblasti. Akreditované kurzy existují, učitelé však o nich nevědí nebo jsou pro ně finančně těžko dostupné. Přece jen bych chtěla upozornit, že oproti rozpočtu v loňském roce, kdy byla vyčleněna v rámci rozvojového programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků částka pět milionů na implementaci etické výchovy do škol, jsme letos pouze na dvou milionech. Finanční prostředky tak umožňují, aby se jednotlivé školy alespoň seznámily s koncepcí etické výchovy. Letos pro informaci ze sta škol, které měly eminentní zájem seznámit se s tímto projektem, bylo uspokojeno jen třicet. Další související otázka, pane ministře, prosím, se týká činnosti pracovní skupiny pro implementaci etické výchovy do škol, která, pokud vím, působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a ráda bych se zeptala, zda tato skupina existuje a pracuje. Bylo by mi ctí osobně se připojit. Pokud ne, zda podpoříte její obnovení. Pane ministře, dnes dopoledne jsme se všichni shodli na tom, že míra absence slušnosti, úcty k druhému, míra nárůstu agresivity, vyhrožování a sprostoty je už tak velká, že otřásla služebně nejstaršími členy tohoto zákonodárného sboru.

Děkuji paní poslankyni. Prosím pane ministře, máte slovo.

Děkuji, pane místopředsedo.

Opět ale počítáme s vyhlášením rozvojového programu implementace etické výchovy do vzdělávání základních škol. Co se týká druhé části otázky, té pracovní skupiny, tak podle mých informací činnost této pracovní skupiny byla zrušena nebo ukončena před dvěma lety. V současné době ministerstvo spolupracuje s Etickým fórem České republiky a s Etickou výchovou, obecně prospěšnou společností. Nebráním se znovuobnovení nějaké pracovní skupiny odborníků na úrovni Ministerstva školství, byť to budou funkce neplacené vzhledem k finančním prostředkům, které máme, a srdečně vás zvu do této pracovní skupiny. Děkuji panu ministrovi.